kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e sada će govoriti poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, izvolite.

Kolegice i kolege, danas imamo Zakon o prijaviteljima nepravilnosti donosno Zakon o zviždačima, kako se on popularno zove. Mogli bismo govoriti o njemu kao o Zakonu o prijaviteljima korupcije i kriminala, to bi bio jedan onaj pravi potpuni naziv, a na taj naziv me je nadahnula gđa. Sonja Vlahek s kojom smo danas odradili Konferenciju u 11 sati. Gđa. Sonja Vlahek ispričala je svoju golgotu, svoju kalvariju, svoju mučnu priču, priču koja je počela kad su se otvorila vrata pakla nakon što je, nakon što je odbila potpisati fakturu Hrvatske pošte prema Fimi medijima koju je od nje tražio svemoćni direktor, Bog i batina u … [[Govornik se ne razumije]] Hrvatskoj pošti, Robert Jukić. Od degradacije, spuštanja sa višeg mjesta na niže, od mobinga, terora, pritisaka, prijetnji, ucjena, pa sve do fizičkog napada na gđu. Sonju Vlahek. Gđa. Sonja Vlahek imala je građanske hrabrosti suprotstaviti se takvom sustavu, boriti se za pravdu i mnogi drugi naši sugrađani, ne samo u Hrvatskoj pošti, nego i u INA-i, nego Imunološkom zavodu, Hrvatskim šumama, posvuda zapravo, znani i neznani, htjeli su vjerovati da je RH pravna država, da se mora uspostaviti vladavina prava, da oni koji se bore protiv kriminala da će biti nagrađeni, a oni koji su počinili kriminal da će biti kažnjeni. Međutim, u pravilu se to ne događa. U pravilu se to ne događa i ovaj Zakon o prijaviteljima nepravilnosti, zapravo je tek formalne naravi. On je tek formalne naravi, on neće dovesti do poboljšanja općeg stanja, a opće stanje u RH je takvo da se šalje jasna poruka da se kriminal isplati. To je jasna poruka i stalno ponavljam već koliko puta s ove govornice, šalje se jasna poruka iz politike, kriminal se isplati. Glavni generator korupcije, nažalost, su hrvatski Vlada i Sabor jel ovdje se donose Zakoni, ovdje se donose i odluke o imenovanju, ne znam, ravnatelja, direktora itd. odnosno Vlada kao netko koga mi delegiramo odnosno vladajuća većina i ako se ovdje dozvoljava kazneno djelo kupovine zastupnika koje je jako teško dokazati, nažalost, to je druga stvar, ali defakto je to kazneno djelo, djelo za koje je g. Sabo pao, osuđen, najpoznatiji slučaj, ako se to dozvoljava ovdje, što se tek može očekivati na drugim razinama. Podsjetimo samo na indeks Transparency International o stanju korupcije u RH, opet smo pali sa 49 bodova na 48, sve smo korumpiraniji, u padajućem smo trendu, a Vlada ne pokazuje nikakve ozbiljne namjere, nego tek formalne namjere da nešto napravi. Njezina borba protiv korupcije je tek deklarativna, ona i ne može biti drugačija jer je i sama nastala na takvim temeljima, nema legitimitet hrvatskih građana, ali neće ni ta Vlada, neće ni ta Vlada dovijeka. Ponavljam opet, ozbiljna borba protiv korupcije se ne može voditi bez zaštite zviždača, hrabrih ljudi koji izlože sebe, živote svojih obitelji jer žele dobro ovome društvu, žele da nam svima bude dobro, a ne samo pojedincima. Oni su isto mogli sagnuti glavu, pognutu glavu sablja ne siječe, narodna izreka, mogli su pognuti glavu, primiti mito ili tko zna sve drugo šta su mogli napraviti i imati dan danas svoje radno mjesto, međutim, oni su izabrali drugi put. Mi moramo stvoriti atmosferu u kojoj se zviždači osjećaju sigurno. Mi tu atmosferu ne stvaramo, upravo suprotno, ovakvim prijedlogom zakona koji je nedostatan, nedovoljan mi zapravo šaljemo jednu poruku, business as usual. Ne možete očekivati da će država stati iza vas u ozbiljnoj mjeri ako uočite nepravilnosti. U odnosu na naš zakon koji smo predložili prije nekih, sad je već godinu dana, ovo nije niti sjena toga zakona. Kao prvo, naš prijedlog zakona se odnosi na sve zviždače.

Mi sve njih, kažemo, hvala vam ljudi, ali, eto, ali kao da niste, evo. Kao da niste. Jedan šamar u lice 20, pa i sad gotovo 30 godina zviždačke inicijative i ja se s time ne mogu pomiriti i apsolutno ne podržavam ovaj zakon. Mi moramo uspostaviti sustav u kojem će se nagrađivati onaj, u kojem će se poticati onaj koji želi izložiti sebe da pomogne cijelom društvu, da vuče cijelo društvo naprijed. To treba biti opredjeljenje na razini ovog Sabora, na razini Vlade. Ozbiljne mjere, pa ako već nema ideja iz Vlade kako to napraviti, ako se već ne slušaju prijedlozi oporbe, nemojmo izmišljati toplu vodu. Uzmimo primjere iz Europe, iz svijeta. Uzmimo rumunjski primjer. Ako se ne varam Directia Nationala Anticoruptie ili kako li se već čita sa rumunjskog jezika je jedan od primjera koji Europska komisija navodi u svoj izvješću kako se treba boriti protiv korupcije. Ako se sjećam broja, 1500 dužnosnika, političara i gradonačelnika, zastupnika je palo zbog rada DNA u Rumunjskoj. Ne, mi nismo tome niti blizu niti uopće ima volje da se ide tim putem. Što se tiče prozivanja korupcije, ja bih samo podsjetio, da se vratim na moment na Hrvatsku poštu, da g. Ivi Sanaderu, premijeru kojeg evo već nema jedno 10 godina u politici se sudi zbog cijelog niza koruptivnih afera. Spomenuo bih ovu FIMI-mediju koja vuče se preko brojnih firmi iz kojih se izvlačio novac. Spomenuo bih također aferu Hypo gdje imamo presudu za ratno profiterstvo, doduše, još uvijek nepravomoćno. Još uvijek nažalost nepravomoćnu. G. Domagoj Margetić, koji je napisao ovu knjigu, upravo je on zaslužan za otkrivanje afere Hypo, on također u svojoj knjizi piše i o Hrvatskoj pošti.

Možda ga se sada kada mu se sudi za autoceste, upitaju i takva pitanja. Ozbiljna zemlja bi zaštitila zviždače, stala iza njih u potpunoj mjeri i ne bi se događalo na suđenjima da zbog straha, pritisaka se mijenjaju iskazi i sve ostalo. Ove mjere u ovome zakonu ja nisam vidio, ponavljam opet, zakon je nedostatan.

Od kuda mu sve ono što on ima ili nema? Naravno da nije jer u ovoj zemlji ne postoji ozbiljan pristup ispitivanju porijekla imovine. On ne postoji. Ja sam poslao pitanje premijeru da mi objasni koje institucije to rade, pazite gdje me uputio, na POSI. Na Povjerenstvo o odlučivanje o sukobu interesa. Pitam formalno njih, da imam formalne zapise, oni nešto zbrda-zdola, mi provjeravamo po kartici, itd. Također imamo onaj sektor u poreznoj, ali od kad je došlo do smjene vlasti, on je pao na niske grane. U praksi, imovinu u Hrvatskoj na ozbiljan način ne provjerava nitko. I dok god se to ne dogodi, zapravo, borba protiv korupcije je isključivo deklarativna. I zato nas je Rumunjska pretekla. Ako hrvatska Vlada ne zna sama što će, neka ne izmišlja toplu vodu, neka uči od uspješnijih, oni kojima je čak i Europska komisija rekla u svoj izvješću da su uspješniji, a to je recimo, upravo primjer Rumunjske. Premijeru Plenkoviću nažalost, nije bitno stvarno stanje, njemu nisu bitni stvarni indeksi, nezavisni pokazatelji, stručni pokazatelji, čak ni pokazatelji Europske komisije, njemu je samo bitna percepcija. Samo mu je bitna percepcija, da nešto na van izgleda dobro, da se nešto radi, da se nešto kreće, da se evo kao nešto reformira.

Znači, to je izuzetno bitan zakon, ja ću se pokušati koncentrirati na odredbe samog zakona o čemu evo, moj prethodnik baš recimo nije puno govorio, ali dobro, to je njih izbor. Naša, znači ovo je jedna izuzetno bitna tema, tema koja privlači veliku medijsku pozornosti i naravno da se oko nje lome i mnoga politička koplja. Činjenica je da korupcija postoji, činjenica je da je potreba mogućnosti prijavljivanje i zaštita tzv. zviždača izuzetno potrebni. Mi smo i ovdje, nažalost, takvi slučajevi korupcije i kaznenih dijela i sumnje na kazna dijela nisu mimoišli niti politiku niti ovaj Sabor, pa znamo da su neke stranke, poput stranke Živi zid isto tako bivalo optuženo od njihovih bivših članova, za žute koverte neprijavljene donacije itd. i to je ono što sve utječe na percepciju o kojoj je kolega Sinčić govorio. I ot je ono što definitivno nije dobro i to je ono protiv čega se trebamo boriti. Ono što bi međutim, naglasio da su u hrvatskom pravnom sustavu već postoje odredbe koje štite osobe koje prijave korupciju, samo ona postaje parcijalno. Znači to postaje kazneno pravno zaštita, zaštita od otkaza na radu, zaštita od diskriminacije i zviždača nakon prijave, zaštita od zlostavljanja od strane poslodavca, zaštita od prijetnje otkazom, obrnuti teret dokaza u radnim sporovima, anonimnost zviždača itd. A Zakon o državnim službenicima gdje je postoji nekoliko odredaba koje upravo reguliraju ovu tematiku. Tako imamo odredbu, da ukoliko se prijavi opravdana sumnja na korupciju, da to ne predstavlja opravdan razlog za prestanak nečije službe, te je zajamčena zaštita anonimnosti, u slučaju prijave težih oblika korupcije. Također su propisane odredbe kojim se sankcionira zlouporaba takvih situacija, tako da tu već odredbe i određeni propisi postoje, samo je naravno pitanje njihove praktičke primjene, bez ulaženje u konkretne slučajeve, svakako to treba naglasiti, tako da naše zakonodavstvo, već na više mjesta regulira te stvari. Kažem, pitanje je praksa, ali tu se treba onda koncentrirati na ono što rade nadležna tijela, a ne na medijske natpise i to koristiti za skupljanje određenih političkih poena. Što se tiče samih zakona, poput Kaznenog zakona, Zakona o trgovini, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, itd. tu je naravno i Zakon o kazanom postupku, koji sadrži cijeli niz odredbi, koji propisuje zaštitu ugroženog svjedoka, kakav bi upravo mogao biti svjedok, koji prijavljuje kako kazneno djelo, koje predstavlja korupciju. Tako da to svakako na zakonskoj razini onda imao i u tom dijelu. E sada potreba zaštite tzv. zviždača, istaknuta je i na međunarodnom planu, te se prilikom nacrta ovog prijedloga zakona, uzeti su u obzir i međunarodni standardi za zaštitu zviždača posebno preporuke Vijeće Europe iz 2014. a i predložena direktiva koju je spomenuo kolega Podolnjak u svojoj raspravi u ime Kluba Mosta. Što se tiče same direktive, meni je jako drago a mi tu idemo ispred zapravo i EU, pogotovo što je ta direktiva još u relativno ranoj fazi samog redovnog zakonodavnog postupka, mislim da ona još nije ni došla u prvo čitanje Europski parlament, da je tek nedavno zapravo iniciran interinsituicionalni dijalog, tako da je veliko pitanje, kada će nastupiti na snagu, koje će biti njene odredbe itd. Također što se tiče te direktive bih naglasio da ona pokriva samo one slučajeve koje su u području prava primjene EU, znači tu se radi, znači ona propisuje zaštitu zviždača za slučaj povrede prava EU. Naravno prava EU, pokriva jako široko područje, tu spada zaštita, sigurnost, zaštita potrošača, sigurnost hrane, sigurnost proizvoda, pitanje javne nabave, ali postoje područja koje itekako mogu biti predmetom prijave, znači za sumnju na korupciju i kazana dijela a koja nisu obuhvaćena pravom EU, tako da ovaj zakon ide još šire i to mi je svakako drago. Što se tiče samih odredaba zakona, on jasno definira pojam nepravilnosti, pojam prijavitelja nepravilnosti, koji mogu uživati u zaštitu kao prijavitelj. S postojećem zakonodavstvo nije do kraja razvidno tko se smatra prijaviteljem nepravilnosti, odnosno, zviždačem, već se pod tim pojavom smatra osoba koja u dobroj vjeri prijavljuje korupciju, pa stoga nije niti razvidno, kada osoba koja prijavljuje korupciju, postaje zviždač odnosno, prijavitelj nepravilnosti.

Ovim konačnim prijedlogom zakona, proširuje se i opseg nepravilnosti, definiranih, te se sada zaštita ne odnosi samo na slučajeve korupcije, nego uključuje nepravilnosti glede kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrim, javnim sredstvima i sredstvima EU, koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa. Znači one nisu taksativno navedeno, već definicija obuhvaća dosta široki krug nepravilnosti, što svakako nije loše da se na taj način proširuje i opseg zaštite samih zviždača, znači kada oni prijavljuju pojedine nezakonite postupke. Dalje, ovim konačnim prijedlogom zakona, prijaviteljima nepravilnosti, omogućava se zaštita ne samo osoba u radnom odnosu prema Zakona o radu, već i zaštita pružanje širem krugu osoba, poput volontere, studenta, osoba koje rade preko ugovora o dijelu, odnosno, koje sudjeluju u djelatnostima kod poslodavca, a također su obuhvaćene i osobe koje su sudjelovale kao kandidati u postupcima zapošljavanja. To je isto tako dobro rješenje, jer i te osobe mogu imati informaciju itekakvog značaja i ukoliko neprijavljuju nepravilnosti, svakako trebaju biti obuhvaćene. Dakle, općenito ovim konačnim prijedlogom zakona, naglašena je zabrana sprečavanja prijavljivanja nepravilnosti, zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj, ali s druge strane naglašena i potreba postupanja prijavitelja nepravilnosti u dobroj vjeri te zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti. Znači mislim da je izuzetno bitno da ovakva odredba postoji, da se i prijava nepravilnosti ne bi koristile za osobne obračune, čemu nažalost i u političkoj areni dosta često možemo svjedočiti. Osobno također smatram da se to ne treba prenormirati, mislim da ova odredba zakona nije loša, praksa, naravno, ostaje na praski, da definira, koji bi to sve slučajevi konkretno trebali biti. Naravno ako se ispostavi da u praksi postoje problemi, da ne postoji jedinstvena primjena zakona, zbog neusklađenosti sudske praske, uvijek se mogu naravno i odredbe izmijeniti, dodatno precizirati itd. Ali, kažem ja osobno nisam nikada za reformiranje, mi smo tome često skloni, pa treba i ovdje dati priliku, ovakvom zakonu koji je ovko to regulirao da zaživi. Znači, ovim konačnim prijedlogom zakona, predviđeno je pravo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti, koji uključuje zaštitu sukladno postupcima, koji su također predviđeni ovim zakonom. Posebno je naglašeni da prijavitelji nepravilnosti imaju pravo na sudsku zaštitu na naknadu štete, zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti, a zaštita je proširena i na osobe s kojima su prijavitelji nepravilnosti povezani. Naglašena je potreba pružanja pomoći prijaviteljima nepravilnosti od strane suda ili drugog tijela koje vodi postupak kako zbog neznanja prijavitelj ne bi bio uskraćen za pojedina svoja prava. Ono što je posebno bitno, znači postoje, što se već spominjalo, postoje 3 vrste prijavljivanja, znači postoji unutarnje, vanjsko te javno razotkrivanje. E sad oko unutarnjeg prijavljivanja je dosta već rečeno. Znači ono se tiče prijave znači unutar zapravo samog poslodavca, spominjalo se pitanje definiranja povjerljive osobe itd. Što se toga tiče jest da je zapravo zakonom povjerljiva osoba zapravo dosta široko definirano, odnosno nije propisano ni da treba biti zaposlenik, ali ja upućujem na prvu točku članka koji je to regulirao i koji navodi da poslodavac mora osigurati mogućnost za unutarnje prijavljivanje. E sad, ja mislim da se i kroz svrhovito, odnosno teleološko tumačenje zakona može zaključiti da ako bi poslodavac imenovao samog sebe što su ovdje spominjali neki kao mogućnost da samim time se može reći da i ta odredba nije ispoštovana odnosno da on na taj način nije osigurao de facto mogućnost prijavljivanja. Tako da mislim da se i kroz tumačenje postojećih odredaba ta definicija povjerljive osobe može suziti kroz tumačenje i kroz praksu, ali kažem naravno vidjeti ćemo kako će biti definiran amandman HNS-a, može li se to možda definirati i samim zakonom preciznije. Također spominjane su neke situacije vezane šta ako bude loša atmosfera pa se nitko ne bi htio javiti zbog onih 20% koje mogu predložiti itd. Sada mislim da ako je situacija takva i ako je atmosfera tako loša unutar tog poslodavca da se svi boje prijaviti, da se svi boje sudjelovati uopće u tom procesu i da se nitko ne usudi ništa onda teško da taj model u tom poslodavcu unutarnjeg prijavljivanja uopće može funkcionirati. Ali baš zbog toga postoji vanjsko prijavljivanje koje upravo je predviđeno za situacije kada uspješno unutarnje prijavljivanje nije moguće. I zato mislim da je dobro da imamo tih više mehanizama to je u skladu i sa preporukama Vijeća Europe i što svakako nije loše. Također se spominjalo pitanje definicije poslodavca kao firme, odnosno poslodavca sa više od 50 zaposlenih ako nije riječ o javnoj, zapravo javnom sektoru. E sada što se toga tiče, ja sam sklon podržati ovu odredbu, između ostalog tako je i u nacrtu direktive, znači u nacrtu direktive imate da se unutarnje prijavljivanje odnosi na poslodavca koji zapošljava više od 50 ljudi ili ako ima, ako se bavi nekim specifičnim sektorima ili ima godišnji promet više od 10 milijuna eura. Mislim da u praksi u Hrvatskoj takve situacije teško da će omogućavati poslodavce koji zapošljavaju manje od 50 radnika pa mislim da je i ova odredba zakona će zapravo pokrivati one slučajeve iz direktive. I također mislim da s obzirom da često govorimo o velikom opterećenju administrativnom i svih mogućih vrsta regulatornom na poslodavce u Hrvatskoj da ih ne treba stvarno poslodavce koji zapošljavaju 21, 22 radnika još dodatno opterećivati sa cijelom ovom formalnom procedurom Kažem za takve slučajeve postoje drugi kanali prijavljivanja koji su tu zapravo da rješavaju probleme i da zaštite same prijavitelje nepravilnosti. Vezano uz postupak vanjskog prijavljivanja nepravilnosti brojni međunarodni dokumenti i preporuke predviđa osnivanje nadležnog tijela zaduženog za zaštitu zviždača. Ovim konačnim prijedlogom zakona propisano je da se u Hrvatskoj radi o pučkom pravobranitelju. Znači mislim da je ta odredba dobra, mislim da pučki pravobranitelj to može kvalitetno obavljati i da ima resurse za to. Naravno kada zakon zaživi u praksi za što uvijek treba nekoliko mjeseci treba vidjeti kolika, jesu li potrebna dodatna sredstva, dodatna zapošljavanja itd. Mislim da ne treba prejudicirati da pučki pravobranitelj u ovom sadašnjem obliku sa sadašnjim brojem zaposlenih i sa sadašnjom strukturom to neće moći obavljati nego treba doista vidjeti kako će zakon zaživjeti u praksi. Znači zakon dalje predviđa situacije u kojima prijavitelj nepravilnosti može razotkriti i informacije prema javnosti. Njima je dalje predviđena sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti u subjektivnom roku od 3 godine od dana kada je prijavitelj saznao za štetnu radnju odnosno objektivnom roku od 5 godina od dana kada je štetna radnja prema prijavitelju poduzeta. I ono što bih posebno naglasio da je za prijavitelje nepravilnosti predloženo oslobađanje od troškova plaćanja sudskim pristojbi. Evo znači to je samo još jedan primjer odredbe koji itekako pomaže i ide u korist prijaviteljima tako da se ne mogu složiti sa onim što su govorili neki prijašnji predstavnici klubova da ovaj zakon ne donosi ništa za prijavitelje, dapače mislim da donosi dosta toga. Također je bitno da je propisana hitnost postupka sudske zaštite uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o parničnom postupku koje se odnose na radne sporove osim ako zakonom nije nešto posebno propisano. Znači mi znamo da radni sporovi imaju prioritet i ja vjerujem da će tako u praksi funkcionirati i pitanje prijavitelja nepravilnosti što je znamo u našem pravnom sustavu, pravosudnom sustavu mada se ti rokovi smanjuju i mada je zaostataka sve manje ali ipak ti vremenski periodi i dalje nisu zanemarivi pogotovo u određenim vrstama postupaka tako da je ova odredba o hitnosti svakako nešto što je bitno za prijavitelje i koje im daje jednu dodatnu zaštitu, zaštitu njihovih prava u jednom sudskom postupku. Znači u želji da ovaj zakon ne bude samo deklaratoran, on sadrži postupovne odredbe koje predviđa podnošenje više različitih tipova tužbi a sve u cilju zaštite prijavitelja nepravilnosti te je predviđena mogućnost hitnog određivanja privremenih mjera kako bi se spriječila nenadoknadiva šteta prema prijaviteljima nepravilnosti. Ovo je isto tako jedna izuzetno bitna odredba jer u samim postupcima može doći ako se ne djeluje na vrijeme a dok se čeka konačna, odnosno pravomoćna sudska odluka može nastati šteta za sve prijavitelje i zato je ova mogućnost izričito predviđena zakonom što mislim da je dobro i da je još jedan dokaz kako se išlo zapravo u korist prijavitelja nepravilnosti. Što se tiče ukratko znači, mi u klubu HDZ-a smatramo da je ovaj konačni prijedlog zakona dobar, da je kvalitetan, mislim da unapređuje zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Mislimo da on objedinjuje sustavno na jedno mjesto sva njihova prava koja imaju i to je svakako jedan korak naprijed. Što se tiče alternativnih prijedloga u njih stvarno ne bih ulazio ali bih napomenuo da mi u Ustavu imamo članak 90. koji zabranjuje retroaktivnost osim u izričito predviđenim slučajevima a to je posebno tako u slučajevima koje se tiču Kaznenog prava zato što su tu u pitanju temeljna prava okrivljenika itd.

U čemu je povrijeđen Poslovnik?

Naravno da to nije povreda Poslovnika i da ste zlorabili ovaj instituciju povrede Poslovnika i ja vam izričem opomenu radi toga. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin, izvolite.

Na prvi pogled kada razgovaramo o nečemu kao što je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti dakle Zakon o zaštiti zviždača normalno bi bilo da ga svi podržimo i naravno da mi u Klubu zastupnika SDP-a podržavamo donošenje ovakvog zakona. Ali to što podržavamo donošenje pravnog akta kojim će se na jednom mjestu urediti čitava materija zaštite prijavitelja nepravilnosti dakle zviždača ne znači da je ta zaštita u konkretnom slučaju osigurana. Naime, ako pogledate norme tog zakona i usporedite ih u jednom velikom dijelu sa stvarnošću shvatit ćete da je ovaj zakon u stvari mrtvo slovo na papiru, da je ovaj zakon još jedna želja vladajućih da pokažu da nešto rade, a da u stvarnosti ne naprave ništa. Dopustite mi da obrazložim. Kao što je moj uvaženi prethodnik rekao, točno je ovaj zakon definira tri načina na koji ćemo se sukobiti, suočiti, boriti protiv nepravilnosti. Tri načina na koji će osobe koje su se suočile s određenim nepravilnostima, sa malverzacijama ili tako dalje moći obratiti trećima kako bi se te nepravilnosti razotkrile. I krenimo od onog u medijima i javnosti najzanimljivijeg, a to je razotkrivanje. Realno gledano kada govorimo o razotkrivanju ovaj zakon ne donosi bog zna što novo, ako netko smatra da je počinjeno nekakvo djelo kazneno djelo ili tako dalje, sjetite se primjerice slučaja gospođe Lepej i do sada ga je mogao prijaviti, da vam možda u određenim situacijama ovaj zakon olakšava onima koji razotkrivaju njihov pravni položaj, ali i do sada je to bilo tako. I do sada se u postupcima sudskima prije svega moglo dokazivati da javni interes u konkretnom slučaju prevladava onaj privatni, parcijalni da neka informacija ostane tajnom. Ovaj zakon to olakšava, ali objektivno po pitanju razotkrivanja kao možda i najvažnijeg medijski i javnosti najinteresantnijeg dijela djelovanja zviždača nije donio puno. Što znači da nam ostaju druga dva elementa ovog zakona, a to je vanjsko i unutarnje razotkrivanje. E pa sad krenimo na vanjsko razotkrivanje odnosno prijavu vanjskom tijelu. To tijelo je institucija Ured pučkog pravobranitelja sada pučke pravobraniteljice, naravno ja spadam u one koji misle da je taj ured pravo mjesto za prijavljivanje nepravilnosti, mislim da je taj ured u svojem dugogodišnjem radu pod raznim čelnicima dokazao da može u RH se boriti i meritorno ukazivati na nepravilnosti u različitim sektorima društva, od zatvorskog sustava, od postupanja policije prema migrantima itd., pa mislim da isto to može činiti i u slučaju kada se radi o prijaviteljima nepravilnosti. Međutim, međutim ako želimo da taj sustav radi, ako želimo da taj sustav djeluje onda kao i u svim drugim sferama života za to treba osigurati materijalna sredstva. Floskula je kolegice i kolege, unatoč onome što predsjednik Vlade danas govori da su uložili ogroman napor u borbi protiv floskula, floskula je da za to sredstva nisu potreba i floskula je da nemate, da nemate papir, dokument na temelju kojeg se može utvrditi kolika sredstva i za što su potrebna. Uvažena gospođa pučka pravobraniteljica nama je zastupnicima članovima Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora dostavila dokument iz kojeg je jasno vidljivo za što su joj i kolika sredstva potrebna. Dobio sam ga ja, dobile su ga i druge kolege koje sjede u Odboru za Ustav. Iz tog dokumenta je potpuno jasno da sa 200.000 kuna namijenjenih isključivo za informiranje javnosti u 2019., 2020. i 2021. ne možete napraviti ništa osim možda štampati letak. Poštovane kolegice i kolege, zar doista mislite da borbu protiv korupcije trebamo svesti na letak, ja mislim da ne, ja mislim da je to klasičan primjer bacanja prašine u oči, klasičan primjer u kojem se trudite prikazati da nešto radite, a u stvarnosti činite sve suprotno od toga. Bez sredstava za provedbu zakona, zakon ostaje mrtvo slovo na papiru. I u goroj smo situaciji nego da zakon nemamo jer ljudima koji bi se trebali osloniti na primjeru ovog zakona dajemo lažnu nadu. Poštovane kolegice i kolege ako ćemo donijeti ovaj zakon onda osigurajmo novac za njegovu provedbu, kratko i jasno. Iz činjenice da to nismo učinili proizlazi da vanjska prijava nepravilnosti kao institut koji se uvodi ovim Zakonom, pada u vodu. Što nam ostaje? Ostaje nam unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Čisto da bude jasno unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ima nekoliko aspekata. Za mene je možda čak najmanje važan onaj aspekt koji se odnosi na povjerljivu osobu jer ispravno su neki prije mene govorili o tome da je upitno koliko će ljudi moći imati povjerenja u tu osobu, upitno je u nekim poslodavcima da li će se itko htjeti prihvatiti tog posla. Međutim, pitanje povjerljive osobe nije jedino pitanje zaštite koje se za zviždača definira ovim Zakonom. Za mene osobno, a vjerujem i za mnoge koji će se odvažiti da prijave nepravilnosti, puno je važnije slijedeće, a to je obveza poslodavca da zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Obveza poslodavca da zaštiti prijavitelja nepravilnosti je pravni temelj za sudsku zaštitu koju će bilo koji prijavitelj nepravilnosti poduzeti protiv bilo kojeg poslodavca koji ga zbog toga što se drznuo otkriti da ovaj krši Zakon, maltretira, zlostavlja i čini bilo što drugo. Ovo je pravni temelj, da bi se taj pravni temelj mogao primijeniti, potrebno je pročitati odredbu ovoga Zakona i vidjeti što je po ovome Zakonu poslodavac. A po ovom Zakonu je poslodavac samo ona fizička ili pravna osoba koja zapošljava preko 50 radnika. E sad, da li znate koliko je u RH u ovom trenutku, ispričavam se, ne u ovom trenutku, podaci su za kolovoz 2018.-te, koliko je u kolovozu 2018.-te godine bilo aktivnih pravnih odnosno aktivnih poslovnih subjekata?

A da li znate koliko od tih aktivnih poslovnih subjekata u RH zapošljava više od 50 radnika? 97,7% poslovnih subjekata u RH neće imati obvezu primjenjivati ovaj Zakon po definiciji koju ste vi dali, poštovani vladajući, 97,7% Vanjskom uredu koji bi trebao služiti za prijavljivanje nepravilnosti za ovih 97,7% niste osigurali sredstva. U 97,7% poslovnih subjekata u RH zaposleni neće imati pravo na zaštitu ako prijavljuju nepravilnosti po ovom Zakonu. Što je to? Mrtvo slovo na papiru. Ali ide to i korak dalje. Ja bih čak mogao prihvatiti argumente da bi to bilo preveliko opterećenje, ali onda poštovane kolegice i kolege definirajte ono što poslodavac koji ima preko 50 zaposlenih mora napraviti i definirajte ono što mora napraviti svaki poslodavac, vi to niste učinili. Ali idemo i korak dalje, pazite sad jedan apsurd zbog kojeg sam i podnio Amandman na ovaj Zakon. Poslodavac po ovom Zakonu mora direktno zapošljavati 50 zaposlenih, ovaj Zakon ne uzima u obzir realnost koja je itekako prisutna u praksi, a definirana je i našim Zakonima, konkretno, Zakonom o trgovačkim društvima, da mnogi poslodavci u osnovi predstavljaju povezana trgovačka društva, gdje čak se može dogoditi da pojedino društvo u sustavu koncerna, pa čak niti jedno društvo u sustavu koncerna, nema 50 zaposlenih i onda koncern koji možda zapošljava nekoliko stotina ljudi, uopće nema obvezu primjenjivati odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslodavca. Ali pazite još veći apsurd. U Amandmanu sam kao primjer naveo jedan konkretan poslovni subjekt, naravno, ne prejudicirajući time da u tom poslovnom subjektu postoje nepravilnosti. Ali naveo sam ga zato što je eklatantan primjer loše napisanog Zakona u konkretnom slučaju. Adris grupa d.d. koja je krovno trgovačko društvo za Adris koncern, zapošljava 27 radnika iako čitav koncern ima 5398 zaposlenih. Adris grupa d.d. sa 27 zaposlenih po onome kako je ovaj Zakon napisan, nema obvezu provođenja Zakona. Sad ću vas pitati slijedeće, što mislite da li više saznanja o potencijalnim nepravilnostima ima sobarica ili sobar koji radi, primjerice, u Maistri, kao sastavnici Adris grupe ili možda više saznanja ima osoba koja radi u upravi društva i koja dolazi u svakodnevno u doticaj sa financijskim dokumentima na razini cijelog društva? Pa tko će prije moći prijaviti neku nepravilnost? Pa kome treba veća zaštita? Naravno, onome tko dolazi u doticaj sa puno većim skupom podataka, ne prejudiciram, naravno, da sobarica ili sobar ne bi mogli doći u takvu situaciju, ali je životno da se prijavitelji nepravilnosti nalaze u krugu onih ljudi koji uglavnom stupaju u doticaj sa financijskim dokumentima jednog poslodavca jer se u financijskim dokumentima uglavnom kriju tragovi pranja novca, malverzacija, izvlačenje novca, koje čega drugoga, a mi ih ne štitimo. Još jedan primjer, Uljanik. Uljanik d.d. kao krovno društvo Uljanik grupe također nema preko 50 zaposlenik i onaj tko iz Uljanik d.d. objavi informacije, po ovom Zakonu ne bi dobio zaštitu. Poštovane kolegice i kolege, klub zastupnika SDP-a apsolutno podržava intenciju donošenja ovog Zakona. Klub zastupnika SDP-a smatra da je ovo nužno učiniti, ali isto tako ne možemo prihvatiti polurješenja kojima se ne predviđa zaštita za zaposlene u 97,7% poslovnih subjekata u RH.

Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Grbin. Prvo ne možemo prihvatiti činjenicu, da ovako ozbiljnu temu nazivamo mrtvim slovom na papiru, i evo, prvi puta da zakonodavac, na ovakav način, regulira ova izuzetno važno pitanje i osjetljivo pitanje za hrvatsku javnost. Drugo, krivo ste rekli da 97,7% obuhvaća sva ova poduzeća, dakle, 97,7% obuhvaća i mikro i mala i srednja pa time i velika. Sa time da se unutarnja linija zaštite odnosi na srednja i velika poduzeća, a vanjska na mikro i mala, tako da svi imaju pravo na zaštitu samo se odnosi na koji načini to tumačite. Krivo ste pročitali to, dakle, 97,7% poduzeća da, a to se odnosi na mikro, mala, srednja pa time i velika. Isto tako, govoriti da smo predloženim zakonom, omogućili bilo koga da koristi mogućnosti ovog zakona također nije točno. Dakle i amandman koji ste vi predali, još ćemo pojasniti kada dođe vrijeme za pojašnjavanje amandmana, jer sumnjam da ste imali krivu namjeru. Možda bi bilo dobro da smo to kvalitetnije raspravljali, jer nisam siguran da vi ne poznajete materiju kao odvjetnik. Bilo bi suludo da predlagatelj zakona, 97,7% mogućih aktera dakle, adresata ovog zakona, onemogućava u korištenju ovog zakona. Tako da to smatramo neozbiljnim.

Dobro onda ste krivo digli, onda po redu. Prvo poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Kada definirati unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, tamo ste naveli odredbu, članak, koji se zove obveza poslodavca. U obvezama poslodavca, naveli ste samo ono što se člankom, na temelju članaka 3. točke 4. primjenjuje na poslodavca u smislu ovog zakona, ne na svakog poslodavca. U smislu ovog zakona, poslodavac je samo ona fizička ili pravna osoba koja zapošljava više od 50 ljudi. za njih vrijede pravila propisane ovim zakonom, za 97,7% poslovnih subjekata u HR, poslovnih subjekata, dakle, poslodavaca pravila i obveze koje proizlaze iz ovog zakona ne vrijede, ne primjenjuju se jer oni nisu poslodavci u smislu tog zakona. Vi kažete, osigurali ste vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, jeste, ali niste novac za njegovu povredu. Ponavljam, uvaženi zastupniče Grbin, unutarnje prijavljivanje se odnosi na poduzeća od 50 zaposlenih pa nadalje, a vanjsko preko odredbe ovog zakona, … [[Govornik se ne razumije.]] Ureda pučke pravobraniteljice se odnosi na sve ostale. Isto tako, 200 tisuća kuna ponavljan je za javnu promidžbu, svijesti javnosti, oko namjere intencija ovog zakona. A isto tako već kada ste spomenuli, mi smo predložili pučkoj pravobraniteljici da se pokuša sa 45 osoba visoko zaposlenih, preraspodijeliti svoj posao. A ovo vam je projekcija ukupnih sredstava pučke pravobraniteljice, od 2006. g. od 6 milijuna i 900 do 2017. imamo 11,5 milijuna kuna u proračunu pučke pravobraniteljice. Sada mi napamet zapošljavamo nove ljude, ne znajući opseg ovoga zakona, bilo bi zadiranje u džepova svih građana RH.

Uvaženi državni tajniče, ovdje se na neki način lome koplja oko apsolutne podrške u ovom zakonu, na stvari koje vi objašnjavate da je takva i u europskoj direktivi. Dakle, poslodavac i brojka od 50. Međutim, europska direktiva sigurno ne bi imala ništa protiv, ako mi poboljšamo te uvijete, tako da taj broj smanjimo na 20, možda bi bila ljuta da stavimo broju od 100. Prema tome, ne vidim zašto još jedanput ne biste razmotrili ovu primjedbu koja dolazi sa više strana i na taj način osigurali da ovaj zakon dobije apsolutni konsenzus u stvaranju preduvjeta, da veći broj građana u dobroj vjeri prijavljuje korupciju. Jer ja ću podsjetiti, ne možemo se uspoređivati sa EU po ovome, zato što u Hrvatskoj, samo 4% građana je voljno prijaviti korupciju, što je daleko ispod prosjeka EU. I koliko sam obavješten, razmišlja se o tome da ta donja granica poslodavca bude 250 zaposlenih, Hrvatska predviđa 50. Isto tako kada već sve otvaramo teme, mi smo prije od europske direktive koje će stupiti na snagu, 2021. g. išli sa ovako važnim zakonom. Dakle, Europa razmišlja o 250 a mi ovdje govorimo o 50.

Pa ja kažem, htio sam se svakako referirati na europsku direktivu, jer jasnije intencija, zašto je ona postala limit 50, odnosno 10 milijuna eura. Baš zato što će upravo oni, opasna situacija korupcije se događati u poslodavcima, koji zapošljavaju više od 50 ljudi, koji su veliki, koji imaju sredstva, koji imaju resurse. Teško da će neki mali mikro poduzetnik, biti u situaciji, mislim može se dogoditi, ali male su šanse, da ugrozi, da zapravo predstavlja takvu opasnost za javni interes, da treba prijavljivati itd.

Pa možda bi tu čisto malo pravno tehnički trebalo vidjeti da se to precizira. Sada ćemo preći na sljedeći Klub zastupnika, a to je onaj HSS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Nakon 27 godina privatizacije, pljačke ove države, prisvajanja onoga što nije od ljudi koji su prisvojili, mi konačno donosimo Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili tzv. zviždača. Tko su ljudi koji prijavljuju nepravilnosti? Pošteni ljudi koji ukazuju na pljačku hrvatskog naroda, bogaćenje na temelju utjecaja političkih funkcija, potkradanje proračunskih sredstva RH, rasprodane nacionalne imovine, materijalne koristi utjecajnih pojedinaca. Svakodnevno smo svjedoci rasprodaje imovine RH, pa i danas, nakon 27 godina samostalnosti države Hrvatske. Mnogo je radnih mjesta nestalo zbog ovakve rabote pa kad se sjetimo samo INA-e, Telekoma, Željezare Sisak, poljoprivrednih kombinata, prerađivačke industrije, Rafinerije Sisak, i da ne nabrajam svega onog što je rađeno 90-ih, kolike su zdrave tvrtke uništene, raspačane i koliko smo izgubili zbog toga. Zakon Lex Agrokor koji je napravljen samo za Agrokor i vidimo da se ne može primijeniti na brodogradilišta, Borg grupu i savjetnici koji su preko pola milijarde kuna izvukli iz Agrokora, a očito je zbog odlaska bivše ministrice gđe. Dalić i onoga što je g. Plenković govorio, da HDZ stoji iza svega. Nabava aviona F-16 koja je možda mogu reći tako, na sreću i propala, možda možemo zahvaliti SAD-u što je spriječio ovu nabavu aviona jer SAD su procijenile da ti avioni vrijede 135 milijuna dolara, a mi smo ih trebali platiti preko 500 milijuna dolara. Da li je i tu bilo kojekakve namjere, ja ne mogu to dokazati, nažalost, za ovakve iznose i za ovakve transakcije sigurno neće postojati zviždači jer ne da bi oni ostali bez posla, da bi bili poniženu u ovom društvo, vjerojatno bi ostali i bez glave da su se uhvatili prijave prijaviti nepravilnosti na ovakvim stvarima. I sad kad gledate, oni koji su nekada gledali Zvjezdane staze, u tim Zvjezdanim stazama je postojao jedan narod koji se zvao Borg, koji su imali kolektivnu svijest, pa meni to polako asocira i na ovo što se danas dešava u RH. Evo, nedavno čitam, jutros zapravo, u novinama plan našega premijera o novom Izbornom zakonu, o bonus mandatima koje bi trebali dobiti oni koji imaju pobjedu i stvaranju apsolutne vlasti. Izgleda se u Hrvatskoj stvara novi Borg narod, da će pripadnik tog naroda moć bit jedino onaj koji ima iskaznicu HDZ-a, a svi mi ostali ćemo vjerojatno morati spakirati kofere i otići živjeti negdje drugdje gdje žive normalni narodi. Hrvatsko nezaustavljivo pada na ljestvici borbe protiv korupcije. Postavlja se pitanje može li gore. Da, prema ovome što smo sada vidjeli i govorili, može. Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2018. g. RH je sa 51 bod pala na 48. Dakle, tonemo u još dublju korupciju nego što je ona bila do sada. Možda ni danas ne bi bilo ovog zakona da nije došla preporuka Vijeća Europe. Hrvatska je 2005. godine ratificirala i Konvenciju UN-a protiv korupcije, ali se iza toga nije ništa desilo po tom pitanju, sve je funkcioniralo prema zamisli onih koji još uvijek nisu željeli da postoji ovakav jedan zakon. No, ako su sudovi, točnije suci, rak rana onog pravosuđa, koji to zakon, pa bio i najbolji na svijetu može bilo koga ohrabriti da bude zviždač? Ja vas to pitam u Hrvatskoj, tko će danas biti hrabar da bude zviždač? Predlagatelj zakona tvrdi da će zviždači ovim zakonom biti ohrabreni prijavljivati korupciju, nezakonitosti i druge nepravilnosti u društvu. Ja nisam siguran jer kakva se situacija politička u RH, kako se funkcionira i što narod vidi, a nemojte misliti da ne vidi, mislim da nitko ne želi biti kao neki zviždači koji su nažalost, kojima se srušilo nebo na glavu.

Gđe. Vesne Balenović koja je bila zviždač u INA-i, kako je i ona prošla u svom životu, a evo, vrijeme je pokazalo kako je i INA završila, da više neće biti hrvatska, već dugo ni nije. Onome koji krade i vara, laže i zakida državu, ništa se ne dešava, a zviždaču se sruši sve na glavu i jednostavno bude ostavljen sam sebi. Funkcioniranjem ovakvog sudstva nitko ne vjeruje da će jednostavno biti zaštićen za ono što je ukazao, a ukazao je u najboljoj namjeri da zaštiti imovinu RH i hrvatskog naroda. Lako za društvo reći će netko ali tu su sudovi dok mi ne riješimo proces sudova, dok ne riješimo vjeru u sudstvo, dok ne riješimo vjeru u ovaj državni aparat, u sustav koji je propao naravno da nitko neće više imati hrabrosti biti zviždač. Ali ipak nadam se da će i u budućim vremenima biti hrabrih ljudi koji će prijavljivati nepravilnosti, pljačku radnika, seljaka, cijelog hrvatskog naroda ali se i nadam da će te prijave jednom uroditi plodom. Mi smo danas svjedoci velikih, pod navodnicima, sudskih procesa koji se dešavaju u Hrvatskoj, gospodina Sanadera, Nadana Vidoševića i još nekih koji se sude već toliko dugo da nitko ne vjeruje da će uopće biti donesene presude za takve slučajeve. I zbog toga ljudi odlaze iz Hrvatske, zbog toga mladi napuštaju državu i oni već sada su zaključili da ne žele biti dijelovi ovoga naroda Borg, već da žele misliti svojom glavom pa makar to i u tuđoj državi.

Danas nemam vic, ali imam poslovicu a ta poslovica kaže „Tko laže taj i krade, tko krade taj i ima“ a tko ima tog nažalost poštuju u Hrvatskoj.

Hvala lijepa podpredsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva, prije nešto malo manje od godine dana Živi zid je donio u ovaj visoki dom svoj prijedlog zakona o zviždačima koji je u cijelosti odbačen pod evo izgovorom da vladajuća većina odnosno HDZ i partneri rade svoj zakon istoga imena i on je danas upravo ovdje na usvajanju. Međutim, kao što se je moglo očekivati između ta dva prijedloga zakona nalaze se velike razlike, usudio bi se reći jedan duboki ponor koji nažalost ide na štetu prije svega samih zviždača. Naime, kako se pokazalo predstavnici ministarstva pisali su zakon o nečemu o čemu u biti ne znaju puno što se vidi po tome da oni uopće nisu konzultirali zviždače.

Možda da su to učinili da su saslušali njihove priče, pa čak i prijedloge, savjete možda je ovaj zakon mogao biti puno kvalitetniji, al eto to je propušteno. Također, u ovome prijedlogu zakona ima jedan veliki minus a taj je da za sve one koji su prijavljivali nepravilnosti do danas, odnosno do 1. srpnja ove godine kad će zakon stupit u primjenu ne postoji nikakvo obeštećenje, nema nikakve rehabilitacije. Zakonodavac se izvlači na to da se ne mogu zakoni primjenjivati retroaktivno što nije istina, jer da se ne mogu retroaktivno primjenjivati zakoni onda politički zatvorenici u bivšoj državi nikada ne bi dobili nikakvo obeštećenje jer svi su oni osuđeni zakonito, ali nepravedno i potrebno je nepravde eto ponekad ispravljati čak i kad su stare po nekoliko desetljeća. Na koncu konca da nema retroaktivnosti ne bi mogli ni Hrvatski branitelji ostvarivati svoja prava s obzirom na to da je prije 10-tak ili ne znam kolko godina rečeno da se status Hrvatskih branitelja ne može više stjecati, a evo sad se po novom ipak može stjecati i mogu se ostvariti prava. Zviždači ili prijavitelji nepravilnosti isto su tako branili Hrvatsku državu kao svojedobno politički disidenti ili Hrvatski branitelji. Oni su stvarali ovo društvo, oni su gradili demokraciju i branili institucije ponajviše oni i oni su trpili strahoviti progon, ljudski progon, fizički i verbalni, sudski, materijalni i svaki drugi i mi ih sada odbacujemo skrivajući se iza nekakve pravne doskočice, a sve samo zato u stvari da dodatno se zastraše prijavitelji nepravilnosti, da se kupi vrijeme, da se ovaj zakon odradi kao puka forma, a ne kao sadržaj. Zviždači su vrlo bitni, presudni jer u Hrvatskoj, gospodin Salapić vrlo dobro zna i njegov mentor gospodin Bošnjaković, više od 30% sudskih sporova propada jer nema svjedoka odnosno ima svjedoka ali ti svjedoci ne žele svjedočiti ili ti svjedoci čak i onda kada svjedoče naknado promijene iskaz ili ga u cijelosti povuku. Znamo prema službenim statistikama, 10 do 30% poreznih prihoda nestaje u tzv. sivoj ekonomiji a između ostalog zato što se to nitko ne usudi prijaviti. Ako razgovarate sa obrtnicima, razgovarajte sa bilo kim koji ima neku tvrtku. On će vam otvoreno u lice reći da on 30 do 40% računa ne izdaje, ne izdaje jer je tako konkurentniji na tržištu. Ljudi će njega zvati a neće zvati onoga koji mu naplaćuje PDV. I to isto tako nitko ne prijavljuje, gubi se ogroman novac. Takvih primjera imate koliko god hoćete. Evo recimo mi smo dobili u Živom zidu prijavu da jedan veliki trgovački lanac ljudima dijeli plaće u vidu odvojenog života, ljudi žive u Zagrebu, rade u Zagrebu ali dobivaju odvojeni život. Ono to nama prijavljuju ali isključivo anonimno, ne usude se reći javno jer zna da će snositi zbog toga sankcije.

Mi imamo takvih prijava ali ne možemo ljude nagovoriti da to javno kažu jer se boje, jer će dobiti otkaz, biti izolirani, stigmatizirani, progonjeni, tuženi, čak i premlaćeni, dobivat će prijetnje ne samo oni nego i članovi njihovih obitelji itd. Iste slučajeve imate u policiji, ne znam, čovjek iz Vukovara radi u Istri, godinama država mu isplaćuje desetine i desetine stotine tisuća kuna putnih troškova, zašto je to tako, ne zna se ali isto ljudi su nezadovoljni, država je oštećena, a javnost o tome ništa ne zna. Koliku je štetu taj slučaj prouzročio u hrvatskoj javnosti? Ja sam vodi pododbor, mi smo donijeli neke zaključke, poslali DORH-u i ministru itd., hoće li što od toga biti, jedino što je od toga bilo, što te došli meni i naredili da o tome šutim, da potpišem izjavu. Što sa slučajem policajca Ante Podnara? Što sa slučajem policajke Ane Marije Braim koja je potpuno zdrava, visoko inteligentna osoba, prema liječničkom nalazu zatvorena u ludnicu i tamo dobivala ne znam, neke tablete koje su je paralizirale u slijedeća 3, 4 mj. da bi nakon toga dobila otkaz, odnosno bila poslovno u mirovini, oduzeta su joj djeca, i dandanas ju šikaniraju sa tim vještačenjima itd. Vi ste se tih ljudi odrekli.

Bitno je da sebe zaštitimo, da mi možemo svoju praksu nastaviti jednako kao i do sad, da se natječaji mogu provoditi kao što su se provodili, znači da se isključivo mogu zapošljavati podobni partijski kadrovi kao što je slučaj u Hrvatskim šumama, kao što je slučaj u HŽ-u, kao što je slučaj u HEP-u i brojnim drugim tvrtkama, da se koruptivne radnje obavljaju a da nitko za to ne odgovara. Prema tome, mi u Živom zidu podržat ćemo ovaj zakon isključivo zbog njegovog imena kao neki pužev korak u smjeru u kojem bi trebalo ići ali izražavamo duboko nezadovoljstvo njegovim sadržajem i u tom smislu predložit ćemo svoje amandmane.

Uvažene dame i gospodo, svima je jasno da su zviždači laka meta a zašto su laka meta, zato jer je sustav stvoren kao piramida moći i stvoren je kao piramida moći u kojem ljudi na nižim razinama pokrivaju ljude na višim razinama i obratno. Ja bih se usudio reći ovako. Svaka riba smrdi od glave ili u narodu kolokvijalno rečeno, riba smrdi od glave a ne od repa. Zato jer korupcija na nižim razinama ne bi bila moguća da je na vrhu poštena ekipa međutim da li je na vrhu naše države poštena ekipa, to je ono što se svaki birač treba zapitati. Ja osobno smatram da ne. I svo nepoštenje koje ljudi primjećuju na svim mogućim razinama vlasti, po mojem je sudu rezultat toga. I sama ideja da će HDZ štiti zviždače ili ona sintagma da je HDZ započeo borbu protiv korupcije, to je Karamarkova bila umotvorina, to je svima neozbiljno, tj. mnogima je to neozbiljno. Možda netko to ozbiljno doživljava međutim, ja vam moram reći da zviždači koji su nas kontaktirali, zviždači s kojima smo mi radili su se redom žalili na taj zakon, iz više razloga. Prvi razlog je što se njegova primjena kreće tek od 2020. Druga stvar, zakon se ne primjenjuje retrogradno, znači ne primjenjuje se slučaj zviždače u prošlosti. I što se zapravo događa? Događa se to da je HDZ odglumio tobože da on štiti zviždače, kao mi dovodimo Zakon o zaštiti zviždača, i to nakon što ga je Živi zid predao i nakon što su ga odbili. I donosi sada kao neki svoj zakon, koji će tobože pomoći, ali u budućem vremenu, možda nekim budućim ljudima i pitanje je koliko uspješno će im pomoći. Međutim, htio bi se osvrnuti na jednu stvar koja pokazuje neiskrenost aktualne vlasti, pođimo od pretpostavke da je HDZ poštena stranka, pođimo od pretpostavke, da je HDZ stranka s dobrim namjerama. Pođimo od pretpostavke, da HDZ ima najbolje namjere. Zašto je onda vladajuća većina odbila naš zakon, o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, zašto dame i gospodo? Zašto taj zakon vama u HDZ-u smeta? Znate koje je formalno objašnjenje koje smo dobili, kada ste, kada je Plenković odbio taj zakon, pa Plenković je rekao u smislu, kao, već i postojeća zakonska regulativa je dovoljno dobra, možda po njemu da. Ali da li javnost smatra da postoje ljudi, u našoj zemlji, kod kojih postoji nesrazmjer između prihoda, službenih i imovine, javnost smatra da da. Javnost smatra da se taj problem ne riješava. Međutim, Plenković smatra ne, sve je u redu, sve je super, postojeći zakoni su dobri. Za koga su dobri? Dobri su vjerojatno, po mojem sudu za njega. I za one koji imaju sumnjivu stečenu imovinu, za njih su super, a što je sa ljudima koji su opljačkani, što je sa ljudima koji su zviždači. Kao ono u nekom budućem vremenu mi ćemo tobože njima pomoći. Ovaj zakon, je zapravo šamar u oko zviždačima a reći ću vam i zašto, zato jer golema većina zviždača koji su se žalili na nepravilnosti, je kao uzorka nepravilnosti, onda, stranku koja je štitila te nepravilnosti, prokazivala HDZ. I sada HDZ koji nije toliko puta bio na tapeti, HDZ stranka kojoj se sudi za izvlačenje novca iz državnih poduzeća. Imate slučaj, tako sam pročitao, da je Branko Bačić, predao nekakav novac DORH-u iz crnih fondova, to sam ja čitao, to je čovjek koji tu sjedi u klupi. Ja sam to pročitao, možda to nije istina, evo ja pozivam DORH, javno da to demantira, ako nije istina. I htio bi baš pročitati, ovo tu, evo napisati ću na Google, Branko Bačić, crni fond, evo, da ne bi ispalo, da sam ja, evo slušajte izjavu. Glavni tajnik stranke na vlasti Branko Bačić, izjavio je kako su mu ruke apsolutno čiste te da je čisto poslovanje HDZ-a, potpuna izmišljotina, da sam uništio ili tražio da se uništi dokumentacija u stranci. Dapače, u trenutku kada sam došao na mjestu glavnog tajniku i doznao da postoje određene gotovinske naplate od gđe. Pavošević, odmah sam zatražio dokumentaciju i zatražio da se prestane s gotovinskim transakcijama. Upitan je, nije li izjavom o gotovinskim transakcijama, priznao postojanje crnog fonda, Bačić je kazao, u tom trenutku kada sam doznao za gotovinska plaćanja, ta gotovinska plaćanja je vodila pomoćnica tajnika za financije i glavni rizničar stranke. U tom trenutku, dok nismo utvrdili sve okolnosti i vjerovao sam da je taj dio gotovinskog plaćanja je valjan i zakonit u poslovanju stranke. Naknado sam utvrdio da je to dio sredstva koji nisu prelazili preko računa stranke, itd. itd. Pazite ovo zanimljivo tvrdi da ga nitko u istrazi o tome ništa nije pitano itd. itd. I evo, drage dame i gospodo, drage dame i gospodo, zapitajte se može li stranka u kojoj evo, kaže blagajnica Pavošević, dokaze smo uništili, Bačić, Barišić i ja, to ona govori. Prije nego što je uništio bilježnicu, naredio je da prestanu sve isplate, jer je tako naredila nova šefica HDZ-a Jadranka Kosor. Bivša blagajnica HDZ-a Branka Pavošević, USKOK-u je izjavila da je Bačića, čim je postao glavni tajnik HDZ-a, upoznala s pojedinostima u crnom fondu, a da je on u roku od mjesec dana od preuzimanja dužnosti zatražio da donose bilježnicu s evidencijama o uplatama i isplatama, te da je ta bilježnica u njezinoj nazočnosti rizničara stranke i šefa carine Mladena Barišića uništen. Drage dame i gospodo, ono su ozbiljne optužbe. I ja sam čitao negdje, da je Bačić poslije taj novac, nek je zaostali iz crnog fonda, mislim da se radilo od par stotina tisuća eura i možda 2 milijuna kuna ne znam točno, da je predao DORH-u, možda me pamćenje krivo služi. Ja sada evo, tražim taj tekst i ne mogu ga pronaći, možda znači to nije istina, ali činjenica jest, činjenica jest da je HDZ umočen reći ću izraz umočen u takve situacije sa novcima da je krajnje licemjerno od njih da se prikazuju kao neki borci za zaštitu zviždača ili tobože borci koji su započeli borbu protiv korupcije, a iskazi sa suđenja Sanaderu, iskazi o tome da su se primale donacije koje se nisu knjižile, činjenica da se to suđenje odugovlači u nedogled, da je vjerojatno da će otić u zastaru, činjenica da državna revizija cijelo ovo vrijeme ne dovodi u pitanje iskrenost HDZ-ovih financija odnosno ne dovodi u pitanje da li je stanje na papiru jednako stvarnom stanju, da li je bilo poslovanja mimo računa već daje uredno izvješće za HDZ, vam govori po mojem sudu i o radu, ja bi se usudio reći, i politiziranosti državne revizije.

I to je po mojem sudu jedna velika, velika sramota. Ja osobno ne želim vjerovat da je Branko Bačić nosio ikakve crne torbe DORH-u, ali kažem, činilo mi se da sam tako nešto pročitao, daj Bože da to nije istina, evo, još ću provjerit da bi izvijestio.

Pa kolega Pernar, znači, odluke o tome je li netko nešto počinio ili nije u smislu kaznenog djela se donose pravomoćnom sudskom presudom, ali kad vi već volite ovako citirati i prenosit što prenose medije, onda bih ja, evo recimo, prenio nešto iz Jutarnjeg lista 18.9.2016.-te, znači, citiram: „Vidio sam pukim slučajem ono što nisam trebao. Kako pod okriljem noći u stožer Živog Zida stižu žute kuverte s novcem donatora kojih nema na službenom popisu.“ To je izjavio jedan vaš kolega.

Evo, ja ću pročitat iz medija: „No, čim je Sanader okrenuo leđa, Bačić se zbližio s njegovom oktroiranom nasljednicom Jadrankom Kosor i s njom se nekoliko mjeseci poslije uvalio u velike probleme. Naime, Bačić i Kosorica su mjesecima u svojim stranačkim odajama skrivali 2 milijuna i 300.000,00 kn i 300.000, 00 EUR-a crnog fonda koji im je u miraz na odlasku ostavio bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader.“ I onda kaže ovako: „Kosor i Bačić“ Evo kaže: „Sve dok tadašnja čelnica HDZ-a nije shvatila da je vrag odnio šalu, te da bi DORH mogao zakucat. Nakon nekoliko mjeseci odlučili su taj Sanaderov miraz predati Mladenu Bajiću.“ Danas bi Bajić mogao podnijeti račune zbog svega.

Hrvatska javnost ima vrlo negativnu percepciju prema hrvatskom pravosuđu, ljudi smatraju da je hrvatsko pravosuđe izrazito korumpirano i postavlja se pitanje zašto je veliki nesklad tj. nesrazmjer između procesuiranih osoba u sudstvu koje pokreće, znači, Državno sudbeno vijeće i takve percepcije u hrvatskoj javnosti?

Međutim, tema je aktualna, može li stranka HDZ koja je optužena za takve stvari, može li ona voditi borbu protiv korupcije i borbu za zaštitu zviždača? Po ovome što ja vidim, po ovome što ja vidim, neka mi netko objasni ako nije bilo tj. ako je DORH-u predano 2 milijuna kuna i 300.000,00 EUR-a, ako je predano, mediji o tome pišu, koji je to novac? Jel to novac i koji je davala država kroz redovna financiranja političkih stranaka ili je to novac koji je mimo računa dolazio? I znate čime se još vi HDZ-ovci branite, pa to je najluđa stvar koju sam vidio, je pa kaže nalaz državne revizije za te godine je bio pozitivan. Pa što to govori o državnoj reviziji? Što to govori o njihovom radu, dame i gospodo?

Evo, gospodine Bunjac iskreno sumnjam, ali ću vam pročitati slijedeći naslov „U sefu Mladena Bajića glavnog državnog odvjetnika leži dokaz da je HDZ imao crni fond, riječ je o 2.300.000 kuna i 300.000 EUR-a dakle oko 4.000.000 kuna taj novac je Mladen Barišić glavni rizničar HDZ-a i nekadašnji ravnatelj Carinske uprave nakon što je smijenjen sa svih stranačkih funkcija od kuće donio na ruke Branku Bačiću novom tajniku HDZ-a, novac koji nije bio evidentiran ni u kakvim stranačkim knjigama Bačić ipak pohranjuje u stranački sef. Međutim kada se oko Mladena Barišića počeo stezati obruč HDZ donosi odluku da se novac preda državnom odvjetniku.“ Evo ja pitam je li ikakav novac gospodin Bačić predao DORH-u, ako da o kojem se novcu radi, ako se radi o novcu iz crnih fondova da li namjerava HDZ konačno priznat krivnju u slučaju Fimi medija i vratiti novac [[Upadica: Hvala.]] za koji ih se optužuje da su ga uzeli iz državnih poduzeća [[Upadica: Hvala lijepa.]] ili namjerava zadržati [[Upadica: Hvala lijepa.]] ga za sebe? Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege, korupcija je sigurno veliki problem, problem svakog društva ona razara temeljne vrednote svakog društva, problem korupcije što se događa u četiri oka i što ju je teško dokazati pa samim tim i mogućnost da netko u dobroj vjeri prijavi korupciju i na taj način doprinese njenom razotkrivanju ima veliki značaj. U startu problem kod nas u Hrvatskoj je što brojna istraživanja pokazuju da građani nemaju povjerenje u pravosuđe, nemaju povjerenja u tijela javne vlasti i zbog toga nisu spremni prijaviti korupciju. Već sam danas nekoliko puta spomenuo i još jedanput ću to naglasiti jedno veliko istraživanje koje je obuhvatilo 41 zemlju pokazalo je da je u Hrvatskoj svega 4% građana spremno prijaviti korupciju odnosno 96 nije. U tom istraživanju kaže da je zanimljivo da je Hrvatska rangirana na prvom mjestu prema zadržavanju informacija koje nisu prijavljene zbog unutarnje pritiska, dakle zbog straha, čak 35% ispitanika u Hrvatskoj izjavilo je da su se naši u ovakvoj situaciji što je znatno više u odnosu na prosjek svih ispitanika u tih 40 zemalja koji je iznosio 14% Što se tiče čimbenika koji utječu na sprječavanje prijave prijevare, mita i korupcije unutar organizacije u kojoj rade najviše ispitanika u Hrvatskoj navelo je strah za osobnu sigurnost 67% što je više od prosjeka svih ispitanika 46%, u ovoj kategoriji ispod Hrvatske nalaze se jedino Mađarska sa 69% i Nigerija sa 68% što svakako nije društvo u kojem bi željeli biti u ovom slučaju. Također, samo 6% ispitanika u Hrvatskoj izjavilo je da su upoznati s postojanjem sustava za prijavu nepravilnosti što je značajno ispod prosjeka ispitanika svih zemalja koji je iznosio 21% Iz ovog istraživanja proizlazi zaključak koji kaže, ovi podaci pokazuju da organizacije još ne ulažu dovoljno u razvoj sustava za prijavu nepravilnosti, da zaposlenici nisu upoznati koje sustave koristiti ili osjećaju pritisak unutar organizacije da ne prijavljuju takve informacije, a što ukazuje na nedostatak predanosti od strane višeg menadžmenta. Osim ulaganja u sustave za prijavu nepravilnosti organizacije bi također trebale ulagati u edukacijske programe za podizanje svjesnosti vezano za njihovo korištenje. Isto tako, viši menadžment treba jasno i dvosmisleno poticati i davati podršku zaposlenicima za prijavu nepravilnosti u poslovanju. Evo to su preporuke iz kojih zapravo mi možemo vidjeti da se određena rješenja nalaze i u ovom zakonskom prijedlogu koji smo dobili, ali da upravo jedna nespremnost na nekakav kompromis, da ga tako nazovem, stvara i sumnju da li će zakon donijeti ono što bi svi htjeli, a to je da se poveća broj građana koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Prema tome i ta brojka od 50 zaposlenika kod definicije poslodavca koja se tvrdoglavo uzima kao granica za unutarnje prijavljivanje, kao i taj iznos od 200.000 kuna pokazuje da s pravom možemo govoriti o određenoj sumnji u kojoj će mjeri ovaj zakon donijeti povećanje broja građana koji su spremni prijaviti korupciju. Mi smo u ovom tjednu imali dva zakona koja su vrlo bitna za borbu protiv korupcije, Zakon o financiranju izborne promidžbe, danas ovaj zakon, Zakon o zviždačima koji bi trebali popraviti situaciju u Hrvatskoj koja nažalost nije dobra. Čuli smo u nekoliko navrata da od 2015. kada smo imali 51 bod na indeksu percepcije i korupcije svake godine imamo sve lošiji rezultat, dvije godine za redom 49 i ove godine odnosno 2018. 48. Bojim se da će sve ono što se događalo i u ovoj sabornici kod pretrčavanja i promjene stranačkih dresova koji su zaista bezprizorni jer se varaju birači, jer se mijenja stranački dres i daje podrška nekome za kojem niste dobili mandat od građana, još više povećati sumnju i nepovjerenje građana u integritet i tijela javne vlasti, a time i u ono što je ključno, dakle da bi netko prijavio sumnju ili počinjenje kaznenog dijela da bi bio zviždač on prije svega mora biti siguran da neće snositi posljedice za to i mora biti siguran da će taj njegov čin donijeti pravomoćnu osuđujuću ili oslobađajuću presudu, ali da će imati smisao taj njegov čin. U protivnom bojim se da će sve ovo biti, nažalost, mrtvo slovo na papiru jer ćemo se svi složiti da Hrvatska ima dobru strategiju suzbijanja korupcije, da ima dobar akcijski plan suzbijanja korupcije, da ima više i manje korektne zakone, ali to se ne vidi u svakodnevnoj praksi jer građani gube povjerenje u tijela javne vlasti, ne vjeruju pravosuđu, a to su preduvjeti da se poveća broj građana koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Sigurno da za budućnost Hrvatske borba protiv korupcije predstavlja jedan od prioriteta iz jednostavnog razloga što mladi koji odlaze iz Hrvatske u anketama koje također svi možete vidjeti kažu da je korumpiranost hrvatskog društva jedan od glavnih razloga zašto ne vide budućnost u Hrvatskoj i bojim se da od one sitne korupcije preko visoke korupcije ili političke korupcije, kako ju zovemo u Hrvatskoj, je mali korak do sistemske korupcije, a u sistemskoj korupciji građani ne vide više smisao da se bore protiv korupcije, što znači, da ne vide ni smisao da prijavljuju korupciju, odnosno, prevladava jedan skeptični stav, do kojeg nadam se da nećemo doći, a to je da je nepotkupljiv, samo onaj kome nije ponuđena dosta visoka cijena. Nažalost, taj stav je u Hrvatskoj sve rašireniji, ali nadam se, još uvijek am optimist da neće biti prevladavajući. Prema tome, za budućnost Hrvatske, osim zakonskih rješenja, svakako je neophodno, da se od najnižih razreda osnovne škole, kroz odgoj za građansko društvo i demokraciju ući buduće odrasle građane, koliko je važno da se bore protiv korupcije i naravno učinkovito pravosuđe, a negdje jedan od koraka ka tom cilju, svakako je i ovaj zakon, koji nije loš nije ni odličan da bi bio odlučan, fali mu dosta malo. Pa pozivam da se još jednom razmotri amandmani, koje je podnio, između ostalih i SDP i možda dobijemo u konačnici tekst koji će biti prihvaćen apsolutnom većinom u ovoj sabornici. Gospodine Jovanović, u kontekstu sa vašom raspravom, htio bi vam pročitati izjavu Edvina Suterlanda iz SAD-a, koji je 1939. g. prvi definirao mafijaško političku simbiozu, on kaže da je riječ o kriminalu bijelih okovratnika, znači o višoj klasi, koji su nosili bijele okovratnike, načinu odjevanju, koji ih je odvajao od običnog pučanstva i bili su nedodirljivi. Njihov kriminal, gotovo je nevidljiv i obuhvaća sfere teških kaznenih dijela, kao što su zlouporabe vlasti, prisvajanje povoljnih kredita za sebe i svojih obitelji, potkupljivanje sudstva i drugih institucija, podnošenje lažnih računa poduzeća itd. Dakle, upravo možemo na tragu toga što ste rekli, ja mogu ponoviti, da u biti razlikujemo po definiciji danas 3 tipa korupcije, prva je ta sitna, džepna korupcija, nakon toga, tzv. … [[Govornik se ne razumije.]] visoka korupcija, koji su u Hrvatskoj dosta nespretno prevali kao politička korupcija, što ispada da je ta korupcija prisutna samo među političarima i na kraju sistemska korupcija, kada vlada opća opatija i kada nitko u društvu ne vidi više smisao da se bori protiv korupcije, dapače, u takvoj situaciji, pošteni građani, pristaju biti korumpirani kako bi uspjeli preživjeti u takvom korumpiranom društvu.

Kolega Jovanović, vi ste govorili gdje je Hrvatska na ljestvici korupcije, a ja ću pročitati sada nešto što sam pročitao na internetu, na net.hr, govori jedan stranac o Hrvatskoj i kaže ovako, stvarno me začudio naslov, kaže, Hrvatska proglašena najglupljom zemljom na svijetu. Oni mrze svakog tko je drugačiji, tko nije Hrvat, katolik, konzervativac, heteroseksualac, jer su nesposobni sami riješiti stvarne probleme poput korupcije i nepotizma. Za te probleme okrivljuju one drugačije, tvrdeći da mrze Hrvatsku.

Znači u trenutku kada je o borbi protiv korupcije, ovisilo ulazak Hrvatske u EU, onda je vladala jedna apsolutna pozitivna atmosfera i svi su se trudili pokazati političku volju da se suprotstave korupciji. Međutim, nakon što smo ušli i tada su i pokretni ovi veliki sudski procesi, protiv Sanadera, FIMI Medija, bojanje tunela, međutim, nakon što smo ušli u EU, dogodilo se je nešto slično kao u Rumunjskoj, u Bugarskoj, gdje je taj entuzijazam pao. I danas se nalazimo u jednom takvom trenutku, gdje vlada jedna opća rezignacija, a ove gadljive promijene stranačkih dresova samo tome doprinosi, prema tome, bojim se da je to razlog i opće apatije, koja vlada među građanima. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo, rekla bih nešto o ovom prijedlogu zakona, mislim da je zaista dobro i pohvalno što ustvari, prije isteka roka, po kojem bi trebali donijeti ovaj zakon, mi ustvari imamo prijedlog zakona u raspravi i mislim da je prijedlog zakona dobar. On ustvari uspostavlja sustav prijavljivanja na 2 razine i na taj način, mislim da, ustvari na 3 razine, na taj način, mislim da zaista omogućujemo prijaviteljima nepravilnosti, da ako nisu u situaciji da to prijave unutarnjeg sustava, da to učine putem pučkog pravobranitelja kao vanjskog sustava ili javno. Ono što je svakako dobro, a to je da ovaj zakon, jamči zaista svakom prijavitelju nepravilnosti, da bude zaštićen, u slučaju prijave i mislim da je prije svega dobro da ovu materiju ćemo u budućnosti imati na jednom mjestu u jednom zakonu. Mi i sada imamo u stvari propisano, da postoji prijavljivanje nepravilnosti, da su prijavitelji nepravilnosti zaštićeni kod poslodavca, ali mislim da je u svakom slučaju benefit, da to u budućnosti ćemo imati na jednom mjestu. Ono o čem bi ja nešto danas još rekla a što nije bilo rečeno a s čime bi se djelomično složila i sa raspravom kolege Grbina s mislim da je u replici kolega Sokol nešto rekao, to je da bi ustvari trebalo malo bolje definirati poslodavca obzirom da se neke odredbe unutar samoga prijedloga zakona odnose općenito na poslodavca a ne samo na poslodavce koji zapošljavaju najmanje 50 osoba a koji su onda obvezni uspostaviti sustav unutarnjeg razotkrivanja pa tako ću i u svom amandmanu predložiti još jednu izmjenu a ono se odnosi na slijedeće. U ovom prijedlogu ustvari ovo ograničenje broja od 50 zaposlenih odnosi se na samo na one poslodavce, fizičke i pravne osobe koji zapošljavaju ustvari u privatnom sektoru a ne i na javna tijela, tijela javne vlasti. E sad kad vidimo definiciju tko su sve tijela javne vlasti, onda vidimo da su tu jedinice lokalne i područne samouprave i sve tvrtke kojima su oni osnivači ili su one u njihovom većinskom vlasništvu. Onda sad kad vidimo našu situaciju koju imamo na terenu, vidimo da imamo jedinice lokalne samouprave u kojima imamo 10-ak zaposlenih, vidimo da imamo u malim gradovima malih trgovačkih društava u njihovom vlasništvu, malih komunalnih poduzeća npr., koji zapošljavaju pa čak i manje od 10 osoba. I smatram da bi u svakom slučaju bilo opravdano ovo ograničenje od 50 zaposlenih a za uspostavu sustav unutarnjeg razotkrivanja primijeniti i na tijela javne vlasti a upravo iz tog razloga da njima ne nametnemo, pogotovo ovako malim tijelima javne vlasti koji imaju stvarno minimalan broj zaposlenika i koji i sada ustvari su opterećeni njihovi zaposleni kojih je minimalan broj, brojnim nadležnostima koje već po zakonu imaju, da u budućnosti im ne nametnemo i ovo novo opterećenje. Mislim da oni na taj način prijavitelji nepravilnosti u takvim sredinama nikako ne bi bili oštećeni jer im ostaje ovaj drugi sustav, druga razina a to je prijavljivanje nepravilnosti putem vanjskog prijavitelja a to je pučki pravobranitelj i ono što želim naglasiti, mislim da ne bismo ustvari ovakvim prijedlogom kao što je sad, trebali tijela javne vlasti staviti u nepovoljniji položaj od ostalih jer mislim da oni to ne zaslužuju jer nismo do sada niti imali situaciju da koju bi mogli utvrditi da je u tijelima javne vlasti više prijava nepravilnosti nego u ostalim sustavima, naravno da bi bila idealna situacija kada bismo prijavu nepravilnosti na ovakav način unutarnjih razotkrivanja mogli uspostaviti prije svega u svim tijelima javne vlasti ali mislim da taj standard moramo prije svega postići obzirom na sam postavljeni sustav tijela javne vlasti, znači da imamo sustav postavljen tako da je u njemu dovoljan broj zaposlenika koji mogu adekvatno obavljati sve ono što im zakon nalaže. Mislim da ovaj moj prijedlog nije suprotan ni onome što su preporuke Europske komisije tako da evo u tom smislu će ići moj amandman pa molim predlagatelja da ga razmotri. Još jednom naglašavam da u svakom slučaju smatram da će prijedlog ovog zakona doprinijeti sprječavanju korupcije i ustvari u svakom slučaju d će omogućiti svim našim sugrađanima da u svakom slučaju budu oni aktivni subjekti u društvu koji će moći ukazati na takve nepravilnosti bez da bi zbog toga imali bilokakve posljedice.

Veći dio ovog zakona je dobar ali neće napraviti ništa niti će pomoći u borbi protiv korupcije zato jer za njega niste osigurali dovoljna financijska sredstva. 200 000 kn koja se ovdje spominju su sramotna, dakle pučka pravobranitelja bi trebala ustrojiti, oformiti jedan cijeli novi odjel a vi za to niste osigurali novce i to me uopće ne čudi od HDZ-a, dakle to je jedno ponovno lažno deklarativno prikazivanje borbe protiv korupcije a istinski u naravi bez financijske podrške. Dakle bez novaca se protiv toga boriti ne možemo i to će biti, ovaj zakon će biti mrtvo slovo na papiru i neće doprinijeti ničemu ukoliko istinski financijski ga se ne podupre i ja još jednom apeliram ovdje na vas, dakle osigurajte sredstva koja će biti dovoljna za provođenje ovog zakona.

U proračunu za ovu godinu su osigurana ona sredstva koja su procijenjena da će stupanjem na snagu zakona do kraja ove godine troškovi trebati biti pokriveni. Što se tiče svega ostalog, isto tako bih navela da razumijem nastojanja pučke pravobraniteljice ali ona i sada ima u svom sustavu zaposlen određeni broj ljudi koji smatram da sad u ovom trenutku se bave određenim prijavama nepravilnosti i mislim da neće nakon stupanja na snagu zakona nahrupiti ogroman broj prijava, tolika razlika u odnosu na sadašnji situaciju da bi trebalo zaposliti puno veći broj, ljudi ako to u budućnosti bude tako, imat ćemo nove proračune, osigurat će se sredstva, ako bude potrebno i u ovoj godini pa postoji rebalans proračuna, hvala lijepo. Sada će završno u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo, duboko mi je žao što ovaj Zakon o zaštiti nepravilnosti se neće odnositi na zviždače, odnosno, na ljude, koji su ukazali na nepravilnosti u HDZ-u jer nema retrogradne primjene. Slušajte riječi, kaže Bačić se prisjetio, puno stvari, veli, u listopadu 2010. sam predao USKOK-u 2 milijuna kn i 300 tisuća eura. To sam učinio nakon što je Jadranka Kosor obavijestila glavnog državnog odvjetnika, da je HDZ u siječnju 2010. g. položio taj novac u stranačku kasu, rekao je bivši glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić, u nastavku suđenju Ivi Sanaderu u slučaju FIMI Medija. Taj novac je u stranačku kasu položio bivši rizničar Mladen Barišić, on je naime, na početku suđenja, priznao optužbe da je novcem izvučenih iz državnih institucija i tvrtke preko marketinške agencije FIMI Medija punio HDZ-ov crni fond. Barišić je dao novac Marici Glavaš koja ga je položila u kasu. Barišić nam je rekao kako je tvorac koji koji su dali donatori i tako smo ga i tretirali rekao je Bačić. No kada je nedugo nakon toga u medijima počelo pisati o Barišić aferi FIMI Medija, Jadranka Kosor je o novcu položenom u kasi, izvijestila glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, a Bačić je DORH-u odnio 2 milijuna kn i 300 tisuća eura.

S druge strane, ako kojim slučajem, HDZ, je tada priznao da se radilo o crnom fondu i ako je priznao HDZ tada da je odnosno, Bačić, sam ako je priznao da se radilo o novcu crnih fondova, zašto HDZ sada kada se sudi ne priznaje krivnju, ne priznaje krivnju. Po mojem sudu, zato, jer oni u HDZ-u koji bi bili spremni govoriti istinu, nisu zaštićeni. Jer Zakon o zaštiti zviždača se na njih ne odnosi ovdje, nego samo u budućem vremenu, a što je sa vremenom od prije? Da li je zakon, namjerno napravljen na način da se ne može retrogradno primjenjivati, upravo zato da se ne bi pojavio, koji član HDZ-a koji bi rekao, da, ja znam za crne fondove, da ja znam za taj novac, ili koji zaposlenik, jer činjenica jest da su protiv vas na sudu svjedočili knjigovođa, računovođa, odnosno, rizničari itd. I na kraju krajeva, vi biste mogli reći, gospodine, to su sve, rekla kazala priče. I vi možete reći, gospodine nikakav novac nije postojao, ali koji je onda novac Bačić nosio u torbama u DORH to je pitanje koje se postavlja. Jer sud je, rekla međunarodna arbitraža, gledajte, Ježić je rekao da je primio 5 milijuna eura, ali tko je vidio te novce? Nitko ih nije vidio, i onda sud kaže, mi zaključujemo da iskaz Ježičev nije bio uvjerljiv, međutim, iskazi na temu HDZ-a su uvjerljivi, upravo zato jer postoji novac koji je kolega vaš Bačić nosio u DORH. Međutim, što se događa? Sud iz proceduralnih razloga ruši presudu, svjedoci svi sa suđenja HDZ-u više se ničega ne sjećaju, HDZ više ne priznaje krivnju itd. I vi onda ta i takva stranka, kažete tu nama, da je vama stalo do zaštite zviždača, ma je. Sonja Vlah vam ne vjeruje iz Hrvatske pošte, ona je prva koja vam ne vjeruje. A vjerujte mi, ne vjeruju vam ni drugi mnogi zviždači. A vi se pitajte zašto. Vi se pitajte jel moguće da HDZ plaća medije, da bi zataškavali njihove afere, pitajte se to, je li je to moguće. I je li moguće da se Živi zid napada, zato jer ne plaćamo reket medijima, to se pitajte. Da li je moguće, da sam ja stvarno veliki kriminalac, kakvim me mediji prikazuju, ili je moguće ipak da, ja možda ne plaćam reket medijima pa je to zapravo razlog, a netko ih možda plaća, hipotetski da pišu protiv mene, pa me zato napadaju. Mene dame i gospodo, da sam na vašem mjestu, bilo bi sram, ali vi gospodo iz HDZ-a po svemu onome što sam do sada vidio, srama nemate.

Povrijeđen je čl. 238. kolega Pernar je povrijedio taj članak, govoreći netočne tvrdnje o kolegi Bačiću, jer g. Bačić je u biti zviždač u HDZ-u, jer je on priznao šta HDZ radi i rekao je, i nije točno da zviždači u HDZ-u nisu zaštićeni, jer g. Bačić je nakon toga postao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a dakle, on je rijedak primjer zviždača u Hrvatskoj, koji je napredovao, nakon što je progovorio, tako da g. Pernar, nemojte govoriti te neistinite podatke. Procjenjujem da ni to nije povreda poslovnika. Molim vas, nemojmo zlorabiti tu instituciju, lijepo vas molim. Htio bi reći, da nakon što mi je kolega iz SDP-a ukazao na moju zabludu, ja bi se zapravo htio ispričati HDZ-u ja bi htio zapravo htio reći da je istina da oni nagrađuju zviždače i ljude poput Branka Bačića, koji su milijune nosili u DORH iz crnog fonda po njegovom iskazu i uistinu evo njegov primjer napredovanja u stranačkoj hijerarhiji govori da uistinu je HDZ zapravo obziran i usudio bih se reći čak i milostiv [[Upadica:…]] [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Nitko. Molim vas, nemojte to raditi. S time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Nastavit ćemo sa radom u srijedu, 6. veljače u 9,30.